Ale ještě k tomu druhému, na co se ptáte.

A to my zase tedy víme z naší praxe, že nemusí nutně znamenat, že ten výsledek je špatný.